Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Jak tedy bylo domluveno k dnešnímu programu, nyní otevřeme jeden volební bod, je to Návrh na volbu členů rady České tiskové kanceláře. Budeme volit dva členy.

První je pan Jakub Končelík, který byl navržen klubem Piráti a starostové, a druhým návrhem je bývalý poslanec Sněmovny Daniel Korte za koalici SPOLU.

Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou.